Ministr vnitra je zcela určitě daleko silnější prognostik budoucího ekonomického vývoje.

Skládám hlubokou poklonu před profesionálním aparátem pana ministra financí, který byl tak loajální, že v okamžiku, kdy pan ministr financí holt musel poslechnout pana ministra vnitra, tak aparát ministra financí se zamyslel a řekl: fakt, bude to tak.

Možná taky ne. Je to velmi optimistické. Poté co učinila svůj intervenční krok podle mého názoru správný krok Česká národní banka, je to o něco pravděpodobnější, ale tím spíš mi rezonuje za mými zády věta pana premiéra, který říkal: Já když jsem jako předseda vlády souhlasil s těmito příjmy, tak jsem jim nevěřil.

Podle mého názoru se nenaplní, ale samozřejmě bych si přál, aby se naplnila. V každém případě, pánové, jsme 1,5 minus, dřív než jsme začali. Protože v příjmech máte 10 miliard příjmů z prodeje telekomunikačních licencí, prodali jste za 8,5. Ale ještě než jsme začali, jsme 1,5 miliardy minus.

Tahle vláda nemá legitimitu. Minulá Sněmovna této vládě nevěří. Tato Sněmovna této vládě nevěří. Veřejnost této vládě nevěří, protože všichni ti, kteří v této vládě kandidovali, nebyli zvoleni. Tato vláda nemá žádnou legitimitu, žádnou důvěru, přesto si její rozhodující členové vymohli navýšení položek kapitol o miliardy, protože to holt byli Zemanovi oblíbenci, ať už na pozici ministra vnitra, ministra dopravy, a vymohli si navýšení národních zdrojů minimálně o 12 miliard úplně zbytečně, navíc si vymysleli ještě kofinancování z Evropské unie.

Tím pádem navržený deficit ve výši 105 miliard nestačil, stal se deficitem ve výši 112 miliard.

Znovu opakuji, my jsme v roce 2010 převzali veřejné rozpočty na hranici rozvratu. Po mimořádně oblíbené Fischerově vládě převzali jsme veřejné rozpočty na hranici rozvratu na zhruba 6 % deficitu vůči HDP. Díky mimořádně obtížným opatřením, politickým nákladům, technickým nákladům jsme rok od roku snižovali deficity o více než 1 %, abychom je dostali bezpečně pod kontrolu.

Skutečně bezpečně pod 3 %.

Fakt bezpečně! Bezpečně. Není to bezpečně.

Není k tomu sebemenší důvod! Dokonce to není ani volební rok.

Možná dovolíte vládě je neutratit na jeden účel, ale na jiný.

A jakékoli další diskuse o tom, že potom ušetříte, pak se k tomu vrátíte, jsou jenom pokrytecké.